Také děkuji. A nyní s přednostním právem pan místopředseda Bartošek. Dámy a pánové, skutečně bych byl nerad, aby se diskuse kolem tohoto zákona strhla pouze o tom, zda blokovat, či neblokovat nelegální stránky, protože tato novela je poměrně zásadní.

A to, co je potřeba si uvědomit, je, že loterijní průmysl, ať už se nám to líbí, nebo ne, bohužel vždycky bude hledat cestu, jak prorazit. A úkolem státu je smysluplně a tvrdě tuto oblast regulovat. Myslím si, že předloha tohoto zákona splňuje dané podmínky, jako každá norma. Samozřejmě můžeme se bavit, co vylepšit, co změnit, ale již stávající podoba zcela zásadním způsobem zlepšuje situaci v oblasti patologického hraní a zavádí účinnou regulaci. Pohlížejme na tento zákon komplexně, vnímejme tuto problematiku nejenom z pohledu internetu.

Také děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě obou zpravodajů, to znamená pana poslance Volného a pana poslance Bendla, zda si přejí závěrečná slova. Nikoliv, nikoliv, nikoliv. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé návrhy a sděloval nám stanoviska.

Rozpočtový výbor na své 37. schůzi 16. března navrhl hlasovací proceduru.

Ale pokud si to bude Sněmovna přát, tak to učiním. Tak pan předseda klubu ODS kývá, že si přeje, aby procedura byla přečtena celá. Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu písmeno C, jako druhý budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem Následně druhé hlasování bude pozměňovací návrh pod písmenem I, to je pozměňovací návrh pana Holečka. Následně odhlasujeme všechny body, které jsou zahrnuty pod písmenem A, s výjimkou bodů, které nebyly usnesením hlasování v prvním a druhém bodu vyloučeny, nebo nejsou hlasovatelné. Jako čtvrté hlasování bude písmeno B pana kolegy Stanjury.

Deváté hlasování zase pozměňovací návrh pana kolegy Hovorky, je to F3. Desáté hlasování bude F4 a F5, opět pana kolegy Hovorky, jedním hlasováním, protože tvoří nedílný celek. Hlasování jednáct až...